Je to tak, pane poslanče? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 55, přihlášeno 133 poslankyň a poslanců, pro 89, proti 6. Návrh byl přijat. Tím jsme se tedy vypořádali s návrhy na změnu pořadu schůze.

Dále tu mám s krátkým vystoupením s faktickou poznámkou pana poslance Tomáše Podivínského. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji.

Já jsem navrhl jedno praktické, abychom o tom jen nehovořili a mohli také něco prakticky udělat, a to v intencích také Ministerstva zahraničních věcí, a navrhl jsem, že bychom mohli každý přispět např. částkou 2 500 korun na účet a potom by se mohla humanitární pomoc přes Ministerstvo zahraničí distribuovat na potřebná místa.

Děkuji, pane místopředsedo, tak já tedy znovu zopakuji, že můj návrh byl, abychom každý poslali 2 500 korun. Je nás tady 200 poslankyň a poslanců, což by byla krásná kulatá částka půl milionu, za to už se dá humanitární pomoc pořídit celkem účinně. Dovoluji si vám tedy sdělit, že Ministerstvo zahraničních věcí zřídilo bankovní účet, na který budou moci nebo mohou od dnešního dne poslanci zasílat peníze určené na humanitární pomoc Ukrajině.

Na ten účet bude možné posílat finanční prostředky jeden měsíc, čili do neděle 19. 10., a poté bude pan předseda Sněmovny ministrem zahraničních věcí písemně informován o stavu toho účtu, kdo kolik přispěl, asi ve formě nějaké excelové tabulky. Děkuji. Děkuji panu poslanci Podivínskému, zároveň se Sněmovně omlouvám, že jsem mu dal slovo, na druhou stranu jsem věděl, on mě informoval o tom, jaké humanitární sdělení chce Sněmovně přednést. Proto omluvte můj postup. V případě, že má někdo námitku proti mému postupu, můžeme o tom hlasovat. Prosím, pan předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Každý z nás tedy teď mluvím za klub TOP 09 zcela jistě přispěje. Jenom si dovolím podotknout, že kdybychom přispívali stejně zásadově, jako poslanecký klub TOP 09 hlasoval o usneseních k Ukrajině, tak každý z nás tak třikrát přispěje a čtyřikrát vybere. Děkuji panu předsedovi Miroslavu Kalouskovi.